Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil řádně do rozpravy a počkal jsem. Chtěl bych připomenout, že jsme svolali na začátku kulatý stůl opozičních stran, a to právě s tím cílem, abychom vygenerovali nominanta opozice do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru. To je právě ten bod, který nyní projednáváme.

Takže jsme se sešli v užším složení a splnili jsme to, co jsme řekli, a vygenerovali jsme společného kandidáta opozice na předsedu mandátového a imunitního výboru. Hnutí ANO veřejně přislíbilo, že podpoří do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru zástupce opozice.

Ve výsledku tak funkci předsedy mandátového a imunitního výboru dostává KSČM, která ve volbách získala 7 % hlasů, a patří tedy mezi méně úspěšné opoziční strany, a nikoli kandidát, kterého vygenerovaly všechny ostatní opoziční strany, které zastupovaly 38 % voličů, což je obrovská, v podstatě naprosto dominantní opoziční síla.

Prosím všechny ty, kteří se spolu baví, prosím, rozpusťte ty diskusní hloučky, popřípadě diskusi přeneste do předsálí.

Myslím si na rozdíl od ní, že takovéto informace patří na veřejnost a že občané mají právo vědět, jakým způsobem se generuje vedení Poslanecké sněmovny.

Já samozřejmě respektuji a stejně tak všichni Piráti respektujeme výsledek voleb, nicméně považujeme za nutné říct, že my nejsme součástí tohoto bloku, této koalice ANO, SPD a KSČM. Teď tedy nadejde to zásadní hlasování, kde uvidíme, které politické strany tvoří ten blok, které strany té vládnoucí koalice si dosadí svého předsedu mandátového a imunitního výboru, a chtěl bych zde deklarovat, že to není ten člověk, který má majoritní podporu v opozici, čili podporu mezi opozičními stranami, které volilo 38 % lidí. Čili uvidí to teď i občané v tomto zásadním hlasování, které naprosto obnažuje, jakým způsobem bude patrně fungovat vláda po další čtyři roky. Fakticky pan poslanec Filip.

Děkuji.

Komunistická strana Čech a Moravy není žádná loutka.

Od té doby působí v České a Slovenské republice a v České republice v demokratickém systému způsobem, který umožňuje být trvalou součástí české politické scény. Máme vlastní politický program. To zaprvé. Tady sedí regulérní vláda České republiky, která ještě nepodala demisi. O žádné vládní koalici se zatím nejedná. A pokud budeme takhle jednat, tak tato vláda tady bude sedět hodně dlouho. Protože pokud nedojdeme k tomu, že zvolíme předsedu Poslanecké sněmovny, vedení a orgány Poslanecké sněmovny, tato vláda nebude moci podat ani demisi. Tak prosím, s tímto vědomím předstupujte před občany.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vyjádřila k tomu, co zde řekl pan předseda Faltýnek ohledně jednání všech poslaneckých klubů. Osobně musím říci, že vítám tuto pozvánku k jednání všech poslaneckých klubů. Nicméně beru to jako přiznání, že dosavadní postup, který zvolil vítěz voleb ANO ohledně jednání, co se týče členství ve výborech a předsedů, nebyl úspěšný a nebyl šťastný. ANO avizovalo, že v Poslanecké sněmovně zavede nové pořádky. V případě jednání, které ANO zvolilo, se však neosvědčily. A já jsem moc ráda, že se vracíme opět k těm pořádkům starým, kdy k dohodě vždy došlo, pokud jednaly všechny kluby najednou, a to ještě před ustavující schůzí. Dále nemám žádné přihlášky do rozpravy. Rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení, ten zní...